Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Pane poslanče...

Byli to vaši zastupitelé! Přestože tam bránili užívání stavby. Další věc.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. A přece právníci mají dost znalostí, aby řekli, že je to protiústavní.

To je přece nesmysl! A chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího panu Bartoškovi říct, aby nám neříkal, co máme dělat, co si máme myslet a co máme předkládat. My budem předkládat to, co považujem za správný, a to, proč nás sem voliči zvolili. Já bych jenom doplnil, aby tedy bylo naprosto jasno. Tak v současném znění zákona jsou body a jsou paragrafy, které jsou vyloučeny ze soudního přezkumu. Takže já nevidím absolutně vůbec žádný důvod pro to, aby se tak nemohlo stát i u tohoto nového návrhu zákona, aby to bylo vyloučeno úplně stejným způsobem z toho soudního přezkumu. Skutečně musíme si tady počkat na rozhodnutí Ústavního soudu, a pokud tady někdo předjímá dopředu ta rozhodnutí, například nějaký úředník z Ministerstva vnitra, který mohl podle nějakého názoru převážit, že by to mohlo být protiústavní, tak ano, dobře, ale já si skutečně raději potkám na to rozhodnutí Ústavního soudu. Protože jsou tam i z Ústavního soudu některé paragrafy, které jsou vyloučeny z tohoto přezkumu. Děkuji.

Máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi. EU to je obchod s chudobou.

Vy, kteří jste podporovali nelegální migraci. Vy, kteří dnes podporujete legalizaci nelegální migrace! Vy jste vytvořili pana Baldu! Ve Francii! Ve Španělsku!

Přestaňte to dělat! Přestaňte podporovat legalizaci nelegální imigrace!

Děkuji vám! Děkuji vám! Děkuji vám! Skončil vám čas k faktické poznámce. Zatím každý předsedající včetně mě udělil slovo tomu, kdo se přihlásil do rozpravy. Prosím tedy o debatu, která bude vedena podle jednacího řádu. Pan kolega Dolínek, který je přihlášen k faktické poznámce, dostane slovo hned, jak se sněmovna zklidní. Prosím, usaďte se na svá místa! Pokud nechcete vést debatu k této věci, můžete ji vést v předsálí. Já ho začnu měřit, až bude ve sněmovně klid. Máte slovo. Dobré odpoledne, vážení kolegové, vážené kolegyně, měl bych tři poznámky. První poznámka. Pro mě slovo nezisková organizace nebylo, není a v životě nebude sprosté. Jestli vy máte nějaký osobní problém, tak si ho prosím řešte. Ale jsou to lidé, kteří ve svém čase, ve své energii, za poměrně málo peněz dělají spoustu práce a já jim chci poděkovat touto cestou. A ať věří, že ve mně zde budou mít zastání. Druhá věc. Evropská unie je bezpečnost, demokracie, volný pohyb lidí, zboží, pohyb studentů. Je to budoucnost. Je to budoucnost pro Evropu i v rámci celého světa. A to poslední.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji těm, kteří se odhlásili z faktických poznámek. Máme ještě dvě.

Z úst Václava Klause, byť mladšího, si toho velice vážím. Děkuji za slovo, pane předsedající.